Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu, zákony druhé čtení.

Teď je prostor na případná vystoupení k pořadu schůze.

Dovolte mi ale drobnou připomínku, která se opakuje již třetí čtvrtek. Máme tady sice teď pana ministra Brabce, já mu za to děkuji, ale ani jeden z bodů, který máme dneska na programu, se netýká životního prostředí, a přivítal bych tedy, kdyby odpovědní resortní ministři, kterých u projednávání těchto by měli být přítomni, zde byli. Já nevím, jak máme zahajovat body, ať bych předřadil, nebo ne, k panu ministru průmyslu a obchodu nebo k sociálním věcem, zdravotním a dalším, když tady zodpovědný ministr není. To si máme tady jako poslanci mezi sebou ty návrhy jakoby jenom diskutovat a projednávat? Bojím se oprávněně. Čili já si, pane předsedo, dovolím tady otevřeně jménem klubu KSČM protestovat proti přístupu vlády k čtvrtečním jednáním Sněmovny a pevně věřím, že se přidají i ostatní politické kluby, protože to považuji za nedůstojné této Sněmovny, že nemůžeme projednávat ani návrhy zákonů, které máme pevně zařazené, a jsme zde vlastně svým způsobem rukojmí vlády.

Omlouvám se, mám úplně stejnou připomínku. Ty body jsou pevně zařazené.

A já si myslím, že každý ví, že ve čtvrtek jsou interpelace nebo že jsou pevně zařazené body, tak si podle toho upravím program.

Na volené zástupce lidu! Takže já si myslím, že je opravdu nedůstojné, když je pevně zařazený bod, když o tom ministr dlouho ví, aby nepřišel na jednání vlády, když je to jeho práce.

Děkuji. Paní poslankyně Válková k pořadu schůze. Děkuji, pane předsedo. Nemám přednostní právo, k pořadu schůze, jenom pro uklidnění některých kolegů.

Je to souhlas napříč politickým spektrem.

Prosím, vystupovat pouze k pořadu schůze v této části, když nemáte přednostní právo, nemohu vám dávat slovo. Děkuji.

Já bych tedy rád, pane předsedo, jestli byste nám řekl, jaký bude další postup. To znamená, přijdou ministři? A potom si můžeme vzít přestávku do té doby, než přijedou?

Jako příklad mohu uvést bod 13, je to poslanecký návrh.

Děkuji, pane předsedo, ale samozřejmě bych se rád také dotázal, jak je to s ostatními ministry, protože my jsme teď tady řešili v přísálí jednání dalších bodů, uvažovali jsme právě o zařazení nebo předřazení aktuálních bodů, a nemáme se na koho obrátit. Čili já bych tady znovu zopakoval to, k čemu jsem již vyzýval minulý čtvrtek a předminulý čtvrtek, abyste opravdu vešel v kontakt s panem premiérem a umožnil poslancům ve čtvrtky vystupovat k jednotlivým ministrům, které považují za důležité, aby zde byli.